Bude se tedy jednat o dvě hlasování. Nyní s přednostním právem paní ministryně Šlechtová.

Následně vzhledem k tomu, že každý má právo, a to jak ministr obrany, tak ministr zahraničních věcí, si v těchto případech svolat své krizové štáby nebo vedení těchto krizových štábů, informace vedení krizového štábu jsme poskytli krizovému štábu Ministerstva zahraničních věcí a následně vystoupil pan ministr Stropnický se svým stanoviskem v rámci spojeneckého našeho členství v NATO. Dva ministři vlády, je to jedno, že jsme vláda v demisi, se postavili za české občany, abychom my je informovali o tom, jaká je situace a že jsme v bezpečí.

Já osobně nemám problém, pokud tento bod bude zařazen, ale počítejte s tím, že spousta informací je v utajovaném režimu, takže vám navrhuji, aby některé body byly zařazeny na výbory, jak to navrhl pan ministr Stropnický. Já vám děkuji, paní ministryně. S přednostním právem pan místopředseda Benešík. Máte slovo. Já jsem počítal, že toto zazní, a je to naprosto korektní. Spousta informací je prostě klasifikovaných a při sebevětší vůli ministryně obrany a ministr zahraničních věcí nám to tady na plénu sdělit nemohou.

KDUČSL dlouhodobě říká, že, byť se jedná primárně o technologie mírového charakteru, nepodpoří, nikdy nepodpoří dodávky tohoto druhu technologií do islámského režimu, který vykazuje velmi zjevné známky diktatury. Čili tyto dvě věci, byť možná se někomu zdá, že spolu nesouvisí, spolu souvisí.

Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan místopředseda Filip. Prosím, máte slovo.

Přijde mi nešťastné, aby se ta debata vlastně vedla, aniž bychom rozhodli o tom bodu, nebo ne. Já bych rozuměl.

Ne že bychom tady chtěli nějak příliš vystupovat, zdržovat a věnovat se tomu několik hodin. Ten problém je jednoduchý.

Načež pan premiér v demisi v neděli vlastně změnil slova, změnil slovník.

Já bych to považoval za legitimní, neveřejně, bez mikrofonu tady takovou informaci dostat. Nebylo by to poprvé a doufám, že by to nebylo ani naposled v tak důležitých mimořádných akcích konzultovat tyto věci i s opozicí. A to je vlastně všechno.

Když se to nestane, nic zvláštního se taky nestane. Chci jenom upozornit, že tu debatu iniciuje potenciální koaliční partner hnutí ANO. Abychom zase neříkali, že opozice chce něco zdržovat. Opozice v této chvíli nic nenavrhla, možná se k tomu návrhu připojí. Děkuji, pane předsedo. Nyní s přednostním právem místopředseda Filip. Prosím. Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já jsem nechtěl reagovat původně, ale musím, protože pan kolega Benešík sem zatáhl jiný bod jednání.

Tato rezoluce totiž pro všechny státy OSN stanoví a pro mezinárodní právo vytvořila definici agrese. Za agresi se považuje bombardování, dále se za agresi považuje napadení ozbrojenými silami určitých států území jiného státu nebo útok ozbrojených sil určitých států na pozemní, námořní, letecké síly jiného státu nebo na jejich vojenské nebo průmyslové objekty.